To je to, že senátní návrh toto vypouští.

A v té chvíli, když ta odměna bude tomu úměrně snížena, tak se splní ta podmínka. Ale aspoň něco půjde tomu věřiteli.

To vám přijde fér?

A teď jedna věc a tam já vidím cestu.

Já připomenu některé změny. Od 1. 12. 2016 platí zákon o spotřebitelském úvěru, který velmi limituje chování predátorských úvěrových institucí.

Musejí mít základní kapitál aspoň 20 milionů.

Ale to je ta věc minulá.

Pojďme se o tom možná do budoucna bavit, ale pojďme to odlišit, protože ta doba je úplně někde jinde.

Ale my tady přijmeme něco, co bude platit do minula i do budoucna.